Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem zaregistroval poznámku pana kolegy Jurečky. Samozřejmě, ten systém je takový, že ne zdravotní pojišťovna, ale kraj dává registraci pro poskytovatele sociálních služeb, a pokud ten žadatel splní patřičné podmínky, tak my tu registraci musíme dát. Problém je potom, že je nemusíme zařadit do sítě. A zařazení do sítě, to je to čerpání těch příspěvků a tam vycházíme z toho, jaké máme strategické dokumenty, střednědobý plán, dlouhodobý plán a tak dál, poskytování sociálních služeb, a podle toho se snažíme orientovat. Problém je v tom, že populace obecně stárne, takže nám přibývá těchto zařízení, která se dostanou aspoň do registrace, a pak jsou nešťastni z toho, že nemají prostředky. Ale to, co pak zmínil pan kolega Jurečka, je sociálnězdravotní pomezí a to je to čerpání už přes zdravotní pojišťovny. Registrujeme je my jako kraje, tam jiná možnost není. Také děkuji a prosím pana ministra Vojtěcha, který se přihlásil jako poslanec s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Mašek. Prosím, pane ministře.

To znamená, pojišťovna je povinna s nimi uzavřít smlouvu.

To jenom na osvětlení. Děkuji. A nyní pan poslanec Mašek. Nejde jenom o to tam peníze dodávat, stále přidávat, ale jde o to opravdu vytvořit koncepci.

Prosím, pane poslanče. Vážené kolegyně, kolegové, jsem rád, že to tady stále zaznívá.

To znamená, že jestliže tady máme jeden zdravotní systém, tak ho nemůže spravovat deset velitelů.

Já vám uvedu jenom příklad. U nás na severu máme v okruhu patnácti kilometrů tři nemocnice.

Nikdo si nedovolí, a sebelepší firma, mít tři závody na jednom místě.

Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, velmi pozorně jsem poslouchala celou tuto několikahodinovou debatu a dovolte, abych k ní také přispěla svým pohledem na věc.

Jeho cílem bylo vytvořit koupěschopnou poptávku po sociálních službách.

Zákon v té době vycházel z předpokladu, že síť různých typů služeb bude reagovat na poptávku a bude pružná časově a místně dostupná. V tomto případě by měli mít poskytovatelé i dostatek prostředků na zabezpečení služeb pro klienty. Předpoklady zůstaly nenaplněny. Spokojen v zásadě není nikdo.

Neřešena zůstává oblast překryvu zdravotních a sociálních služeb, dlouhodobá péče. Přestože v každém volebním období působí aspoň jedna komise, která se problémem zabývá, řádné řešení dosud nebylo předloženo. Poskytovatelům sociálních služeb také vadí nevyhovující způsob financování s neodůvodněnými rozdíly ve výši úhrad za stejné služby. Kromě vysoké administrativní náročnosti mají poskytovatelé i spoustu dalších dílčích výhrad. Kolegyně po mé levici... kolegyně, prosím. S vývojem situace nejsou spokojeny ani samosprávy, ani orgány státní správy, spokojena není moc výkonná ani moc zákonodárná, téma je často politizováno. Praxe tedy již zřejmě dlouhodobě volá po přehodnocení východisek a zásadní změně systému. Musí se však řešit podstata problému, ne přímo či nepřímo podporovat pouze tlak všech aktérů na státní rozpočet, protože další eskalace výdajů státu není dlouhodobě možná. Přestože chápu postoj poskytovatelů, klientů i samospráv, vítám stanovisko paní ministryně práce a sociálních věcí k zásadnímu řešení této situace. Postoj Ministerstva financí k dodatečným požadavků na dofinancování sociálních služeb je odmítavý nejen z důvodu rozpočtového, ale zejména z důvodu procesního. Navrhujeme a snažíme se prosadit, a také jsme připraveni na tom spolupracovat, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo a následně v legislativě stanovilo podílové financování sociálních služeb dle jednotlivých finančních zdrojů a aby pak při každém objektivně nezbytném zvýšení nákladů na sociální služby bylo finanční pokrytí zabezpečováno ve stanoveném poměru. Nic takového zatím neexistuje.